Máme dostatek přihlášených, takže spustím hlasování číslo 63 a ptám se, kdo je pro přerušení? Kdo je proti? Děkuji vám. Budeme pokračovat faktickou poznámkou pana poslance Jana Zahradníka.

Vážený pane místopředsedo, já se s dovolením vaším prostřednictvím obrátím na kolegu poslance Čižinského.

Děkuji vám, pane místopředsedo.

Dobré dopoledne.

A potom jedna technická poznámka pro pana kolegu Čižinského, prostřednictvím pana předsedajícího.

Jak říkám, je to velmi... je to také perspektivní obor, s tím souhlasím, prostřednictvím pana předsedajícího, modulární reaktory a podobně, a tady musím nesouhlasit, i ve Velké Británii jsou velmi daleko, tak to je něco, o čem bychom se měli bavit.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Potřebujeme stabilní rozvod elektrické energie.

Firmy to zaplatí. A jakým způsobem budete stabilizovat tu soustavu?